Děkuji za slovo. Když tady zmocníme radu, aby vydala nařízení, a tím pádem řekla, že v nějakém období mimochodem, co to je období, je to deset dnů, dvacet dnů, je to celé léto?

Netvařme se, že vlastníci nemovitostí za současné situace nemají žádné soukromoprávní nebo veřejnoprávní nástroje, jak se bránit tomu, že se vedle nich v bytě koná na Airbnb nějaký mejdan. Ty nástroje tady jsou, ať už je to ta policie.

Stejně jako jsem tady zmínil už nástroje soukromoprávní. Čili přílepkem tady přijímat něco, co má rdousicí efekt a co nedovedu si představit odůvodnění nebo nález Ústavního soudu, kde by se v tom odůvodnění vypořádával s tím, že toto je prostě v souladu s čl. 11 Listiny, že to je v pořádku, že to můžeme takto široce udělat, připravit, a ještě za takto nestandardních legislativních podmínek. Děkuji a nyní tedy čtyři další faktické poznámky. Prosím. Děkuji. Já vaším prostřednictvím k panu poslanci Čižinskému. Ona není veřejná moc jako veřejná moc. Veřejná moc je mocí zejména státní, pak samozřejmě i obce jako veřejnoprávní korporace disponují nějakým oprávněním, ale tady skutečně je pochybnost, jestli tímto subjektem by měla být rada.

A o tom se tady bavíme. A zatím mi nikdo nebyl schopen říct, jakým způsobem a na základě jakých sankcí, na základě jakých oprávnění někdo bude chodit k těm lidem do bytu a fyzicky je v těch bytech kontrolovat. Žádné takové oprávnění, žádný takový zákon, který by toto umožňoval, tady není. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dovoluji si požádat o přestávku 25 minut na poradu poslaneckého klubu Pirátů.